Ještě jednou pěkné už odpoledne. Ještě nezačnu tím, co jsem chtěl říkat. Já se snažil v minulých dnech od všech svých známých, kteří v Chorvatsku v tuto chvíli jsou, a ten poslední byl před týdnem na Hvaru, si zjišťovat, jak to funguje. Nevím, jestli to v souvislosti s naší dnešní debatou nesouvisí s tím, že tam třeba byl v zóně, kde je problém s internetem.

Připomenu jenom elektronickou evidenci tržeb, trestnost daňových trestných činů už ve fázi přípravy, prokazování původu majetku. Včera jsme tady diskutovali a prokazovali si, že systém odposlechů, kteří u nás funguje, nemá kontrolní mechanismy. Posilujeme pravomoci tajných služeb. Pan kolega Gabal tady před chvílí říkal, jak bychom neměli být technologicky zaostalí. Ono to má dvě stránky.

Já bych vám chtěl přesto jednu chorvatskou inspiraci, která pro mě osobně byla v životě velmi silná, na léto doporučit. Vznikl ještě za titovské komunistické Jugoslávie a je to film, který popisuje jedno období historie chorvatské společnosti, a je to pro mě naprosto nejdokonalejší psychologická analýza toho, jak se dovedou v krizových situacích chovat malí lidé, jak v určitých systémech je velmi jednoduché v nich vyvolávat nejnižší pudy, jak malí lidé, kteří by se za normálních okolností nebyli schopni uplatnit, tak velmi často najdou svoji realizaci v atmosférách a obdobích, kdy čas přeje udavačům, kdy čas přeje nejrůznějším špiclům a špiclování.

Já bych chtěl nás všechny vyzvat, abychom v létě přemýšleli, jestli ten koktejl zákonů, které jsem tady zmínil, není už trochu příliš na straně regulace a jestli bychom se tady neměli začít bavit trošku v jiné dikci a trošku v jiném tónu o skutečném rozvoji této společnosti, a ne jenom o její technologické kontrole. Děkuji. Připraví se pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, stále slyším chválu, kterou ministr Andrej Babiš pěje na elektronickou evidenci tržeb. Dosud však nevysvětlil, proč opatření zavádí, když finanční úřady mají již nyní dostatek informací, díky kterým mohou proti nepoctivcům zasáhnout. To může být i situace registračních pokladen. Vždyť jen první rok bude muset stát zaplatit neuvěřitelnou jednu miliardu korun, aby systém vůbec mohl začít fungovat. Mnohem nepřijatelnější je však pro mě rozměr morální, když chce ministr financí uplatňovat koncept kolektivní viny. Tvrdí totiž, že všichni živnostníci a podnikatelé jsou potenciálními zločinci, že proto musí být nepřetržitě sledováni velkým bratrem a veškerá data odesílat online. Desítky let působím jako vysokoškolský pedagog, proto vím, že mnozí studenti se snaží při testech podvádět. Nebudu ale přece a priori soudit, že všichni studenti jsou podvodníci, a proto bude každého z nich nutno sledovat zvláštní kamerou. Se studenty mám i jinou zkušenost. Působím v technických oborech, kde mnozí z nich začínají podnikat ještě na vysoké škole. Začínají často bez kapitálu, stačí jim jen jejich inteligence, nápad, odhodlání a důslednost, aby vytvořili firmu a časem třeba přibrali zaměstnance. Pro tyto mladé lidi je ale náklad na pořízení pokladny a příslušenství v rozmezí dvacet třicet tisíc korun neúnosný. Podnikání je pro ně především cenná životní zkušenost, ačkoliv někteří možná neuspějí. Pokud by ale měli hned zbytečně na začátku vynaložit takhle velkou částku a zároveň řešit další byrokratickou zátěž, odradí je to.

Přitom živnostníci jsou lidé, kteří nejen že práci odvedou, ale hlavně si ji musí zajistit. Každý den hledají své zákazníky, aby vůbec mohli pracovat. To vyžaduje obrovskou odvahu a nasazení. Vláda by se měla inspirovat spíše v západních zemích, jak podnikání usnadnit, ne na Balkáně, kde dlouhá řada byrokratických překážek brání v podnikání, vede ke korupci a žalostnému stavu ekonomiky, jak vidíme na příkladu Chorvatska. Čísla totiž mluví jasně. Registrační pokladny v této zemi výběr daní nezlepšily, mnoho živnostníků svou činnost ukončilo a nezaměstnanost se pohybuje okolo 15 %. To není dobrý příklad. Tam ale žádné registrační pokladny nenajdeme. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Já bych chtěl jenom konstatovat, že ti mladí lidé, o kterých tady mluvil můj předřečník, na rozdíl od něj vědí, že registrační pokladna je například toto a budou s ní umět zacházet bez ohledu na to, jakým způsobem je vzdělávají. Tak odstraňme semafory a dopravní značky. Většina řidičů se přece chová rozumě a tak dále. Nevím, na co takové systémy potřebujeme. V určitých věcech prostě musí být pořádek a výběr daní je zcela určitě jeden z nich.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající.